Skupina 2.2 jsou pozměňovací návrhy ohledně osvobození příjmů z prodeje nemovitostí nevyužívaných k vlastnímu bydlení, to je ten časový test. Týká se toho, že navrhuje zachovat časový test na pět let a možnost vynaložení investic na bytovou potřebu.

Za desáté.

Jestliže tento nebude přijat...

Já vám rozumím, pane zpravodaji. Požádám sněmovnu opět o klid. Prosím, sledujte zpravodaje. Je potřeba vidět, že opravdu hlasování má řadu komplikací, abychom přijali zákon v té variantě, která bude nejen správná podle většiny sněmovny, ale také realizovatelná.

A dostávám se, zaplať pánbůh, do skupiny 2.3 ostatní pozměňovací návrhy obsahující změny zákona o daních z příjmů.

Já bych rád, aby se jednotlivé hloučky už rozpustily a kolegové a kolegyně si sedli na svá místa, aby tady byl mnohem větší klid, abychom mohli zahájit hlasování ve třetím čtení.